Já také děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Zuzana Ožanová. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předmětem předkládané novely je úprava některých technických a organizačních zabezpečení volebních procesů. Navrhované změny vycházejí z praktických poznatků, ze zjištění v rámci soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Nejvyšším správním soudem a z poznatků pozorovatelů OBSE. Novela sjednocuje organizaci voleb pro všechny volby, tj. pro volby do Parlamentu, krajů, obcí, Evropského parlamentu a pro volby prezidenta. Zapisovatel bude členem okrskové volební komise s právem hlasovacím, avšak nebude moci být předsedou ani místopředsedou komise. Starosta bude moci zapisovatele odvolat, pokud zapisovatel nevykonává svoji funkci řádně. Mají být povinná školení členů okrskových volebních komisí k zajišťování a zpracování výsledků voleb prováděných Českým statistickým úřadem a povinná školení členů okrskové volební komise k zásadám hlasování a tato školení budou zajišťována pověřenými obecními úřady za součinnosti s krajskými úřady. Za neúčast na povinném školení bude krácena odměna. Starosta bude povinen vyrozumět o povinném školení určené členy okrskové volební komise. Za účelem větší transparentnosti bude zveřejňováno ve volební místnosti složení okrskových volebních komisí, zejména jdeli o člena jmenovaného starostou nebo delegovaného kandidujícím subjektem, aniž by však bylo nutné specifikovat konkrétní politický subjekt. Krajský úřad bude moci kontrolovat práci okrskových volebních komisí také u voleb do zastupitelstev obcí.

Takto vyhrazenou plochu poskytuje obec bezplatně a na toto bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení daného volebního zákona o financování volební kampaně, což znamená, že nejsou za tyto plochy započítávány výdaje na volební kampaň. Zavádějí se jednostranné hlasovací lístky do všech voleb, vyjma voleb do obcí.